Příklad třetí, tedy předposlední.

Pokusy snížit jejich počet jsou zatím poněkud neuspokojivé.

Nevím, kolegové, kdo z vás kdy o tomto fondu něco slyšel, já tedy ne.